Pan kolega Janda se hlásí do rozpravy. Chci jenom panu ministrovi poděkovat, že odpověděl přímo. Děkuji. Protože není návrh jiného usnesení, můžeme tuto interpelaci ukončit.

Tu také nevidím, také její interpelace propadá.

Pan ministr životního prostředí je řádně omluven. Co navrhujete, pane poslanče? Do přítomnosti, dobře.

Já vás pro jistotu odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Ještě vyčkám.

Chápu, že někteří kolegové ještě nejsou přihlášeni...

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tato interpelace bude projednávána za přítomnosti pana ministra životního prostředí. Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já také navrhuji, abychom hlasovali o přerušení projednávání této písemné interpelace, týkající se katastrofální situace v lékařské posudkové službě, a to samozřejmě do přítomnosti paní ministryně. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tím byly dnešní odpovědi na písemné interpelace vyčerpány.